Připraví se pan poslanec Oldřich Černý. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, rád bych se vás zeptal, co říkáte na vystoupení pana ministra Síkely, kdy na sněmu Svazu průmyslu a dopravy nabádal velké firmy, aby podváděly a tvářily se jako malé a střední. Dovolte mi citovat vystoupení pana ministra Síkely, abych vám jej připomenul: